Děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu. A ještě před obecnou rozpravou...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Neměla by být schválena v prvním čtení, protože tam se provádí celá řada zásahů institucionálního charakteru.

A samozřejmě chceme mít možnost uplatnit pozměňovací návrhy.

Teď už budu vyjadřovat své názory.

Některé manažerské příručky vždycky říkají: Začněte pozitivně, tak já začnu pozitivně, než začnu potom kriticky. Já se domnívám, že ta myšlenka je dobrá.

Je pravda, že ani model vládního zmocněnce nebyl ten pravý. V minulé vládě vládní zmocněnec neměl právě tu sílu a neměl možnost, velmi těžko se mu úkolovala ministerstva, protože vlastně nebyl v legislativě nikde ukotven a nebyl tam žádný vztah. Kde už se neshodneme, je ta podoba té agentury.